Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, vlastně jediného, který byl k tomuto návrhu, k této novele předložen.

Paragraf se týká zprávy o stavu životního prostředí České republiky, která je každoročně zpracovávána a která se také na této schůzi nachází někde na programu Já se omlouvám, pane poslanče, ale skutečně, kolegové a kolegyně, jestli máte něco na srdci, co si potřebujete říct, jděte do předsálí. Není slyšet, co pan poslanec říká. Já vám děkuji za to, že to budete respektovat. a která bude projednávaná na této schůzi někdy. Já navrhuji, aby v návaznosti na tuto zprávu ministerstvo vypracovalo také zprávy o stavu životního prostředí pro jednotlivé kraje. Myslím si, že kraje mají jak ve své samostatné, tak i v přenesené působnosti tolik povinností, že při jejich plnění jim tato zpráva velmi může pomoci. Proto vás prosím o podporu mého pozměňovací návrhu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nevidím, neregistruji přihlášku do rozpravy... Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, bude to stručné. Já myslím, že po tom minulém bodě určitě nedokážu nahradit takovou dávku zdravého adrenalinu. Ale já si jenom tedy dovolím velmi rychle reagovat na pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já ho chápu, určitě, nicméně Ministerstvo životního prostředí ho jako předkladatel nepodporuje z následujícího důvodu. Obligatorní povinnost vytvářet vlastně krajské zprávy ke zprávě o životním prostředí nebyla v příslušné legislativě ani do roku 2009, kdy byly ty krajské zprávy vytvářeny dobrovolně. My jsme všechny kraje požádali asi před dvěma měsíci, aby se vyjádřily, zda mají o podobnou zprávu krajskou zájem. A pouze 7 krajů ze 14 určitý zájem vyjádřilo.

Proto si myslím, že je nadbytečné, aby se to tam objevilo jako povinná součást zprávy o životním prostředí. Já vám děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance...

Vy máte přednostní právo, pane poslanče Laudáte? Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, naléhavě bych požádal, jestliže dojde k polemice předkládajícího, tak aby se to odehrávalo před závěrečným slovem. Pan kolega Zahradník už nemá šanci reagovat ze statutu jednacího řádu. Nedělejte to prosím. Dobře, budeme pokračovat tak, jak nám stanoví jednací řád. Rozpravu jsem skončil a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Poprosím zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem hlasování ve třetím čtení. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Já vám děkuji. Nikdo jiný nemá žádnou námitku proti tomuto postupu? Pane zpravodaji? Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 57. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Přikročíme tedy nyní k hlasování o celém návrhu zákona.